Tak já jsem slyšel před x měsíci, kdy se dařilo dobře, protože virus přes léto ustoupil, kdy jste říkal: Já, já jsem zachránil, za všecko přebírám zodpovědnost. Chtěl bych říct, že důležité je skutečně dělat opatření, která mají efekt, která jsou lidi ochotni dodržovat. Teď na chvilku zavřeme maloobchody, lidé si odloží nákupy. Ale ono to trvá měsíce.

Proč vysíláte takovéto sliby, když vše záleží jenom na tom, jaká data vám druhý den vylezou? To nemáte datové predikce na měsíce dopředu? Musím říci, a my jsme už čtyřikrát nepodpořili prodloužení nouzového stavu, že pokud vláda deklaruje, že myslí na lidi, tak to není otázka toho, jestli pokles HDP České republiky v daném měsíci nebyl dvouciferný, jak někteří predikovali, což říká třeba paní ministryně. Vy musíte vzít komplexní chování lidí, ekonomické důvody, sociální aspekty, ale i srozumitelnost toho, jakým způsobem postupujete a co lidem slibujete. Plané sliby jsou nejhorší rozčarování těch lidí. Školy měly být krátkodobě vyřešeny jsou v tom nejhorším stavu celou dobu. Je to otázka dostupnosti úřadů. A každý měsíc tady o tom hlasujeme a za ten měsíc fakticky kromě toho, že vyjednáváte vakcíny, se nic zásadního z pohledu toho, jakým aparátem disponuje vláda jako celek, kolik úředníků mají jednotlivá ministerstva, směrem k běžným občanům toho zas tak příliš neděje.

Já jsem matka samoživitelka, nemám na nájem, já jsem ičař, musel jsem prodat firmu. Protože furt to vypadalo, že někde je světlo na konci tunelu. My jsme přesvědčeni a mám k tomu opět právní analýzy, že řada opatření, která jste vyhlásili, nebyla odůvodněna a nedávala smysl ani v momentě jejich vyhlášení.

Proto, a já to znovu zopakuji, důležité je ty věci dělat odůvodněně v rámci strategického plánu, neřešit jenom finance nebo jenom zdravotní otázku, protože ekonomika a finance jsou úzce propojeny. Vrátím se k tomu prvnímu příkladu.

Takže beru to, co tady říkal pan Blatný: my se musíme soustředit na podporu zdravotních zařízení. Já si myslím, že přehození povinnosti pomoci v nemocnicích pro poslední ročníky, že ti lidé jsou obětaví.

A toto bude nějakým způsobem pokračovat, protože společná cesta z krize vede přes konsenzus a umožnění vybrání těch nejlepších nápadů, které jsou prospěšné pro lidi.

Vážené dámy a pánové, máme tady další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Hned na začátku řeknu, že hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu, a hned podrobně vysvětlím proč a jaké jsou konkrétně naše návrhy řešení.

Opakovaně vládě již od loňského jara navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu ohrožených skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti plošného vyhlašování nouzového stavu. Spolu s tím je třeba novelizovat další dva zákony, aby Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat zdravotnický materiál a vojáci mohli pomáhat i ve zdravotních a sociálních zařízeních. Příslušné námi navrhované novely zákonů lze ve stavu legislativní nouze přijmout v podstatě během jediného dne. Vláda je jako hluchá a slepá a raději vyhlašuje nekonečný plošný lockdown.